Děkuji. Prosím, máte slovo.

Děkuji.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych se jako člověk pracující celý život ve stavebnictví vyjádřil také ke stavebnímu zákonu, i jako bývalý radní Středočeského kraje pro dopravu. Dlouhé lhůty vyřizování stavebního řízení trápí skutečně všechny účastníky ve výstavbě, jak investory, tak dodavatele stavebních prací, a logicky tím jsou postiženi i další obyvatelé. V poslední době se na mě obrátilo několik starostů, kde se dle vládního návrhu uvažuje o zrušení stavebních úřadů v jejich obcích. Proto jsem se přihlásil v rozpravě, abych se snažil nový zákon obhájit a zdůraznit hlavních pět zásadních změn, které přinese nový stavební zákon. Za prvé už to zde bylo několikrát prezentováno, nicméně to zopakuji jednotná soustava stavebních úřadů a jejich oddělení od samospráv. Zákon zavádí jednotnou soustavu státních stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem.

Benefitem může být také jednotný a předvídatelný výklad stavebních předpisů. Podmínkou je nicméně zajištění přechodu dostatečného počtu kvalitních úředníků a organizační zajištění této soustavy.

Jedním z hlavních důvodů pro přijetí nového stavebního zákona byla komplikovanost a roztříštěnost současné právní úpravy, jejímž důsledkem je neúměrná délka řízení o povolování staveb. Stavební zákon zavádí jedno společné řízení o povolení stavby namísto současného územního a stavebního řízení a řady dalších takzvaných zvláštních postupů. S tím souvisí i integrace některých dosud samostatných povolení a stanovisek do rozhodnutí o povolení stavby. Rozhodnutí stavebního úřadu bude vznikat ve spolupráci více oprávněných úředních osob.

Odvolací úřad kromě toho nebude oprávněn rozhodnutí vydané v prvním stupni rušit a vracet, ale vždy bude muset rozhodnout s konečnou platností. Za třetí, změny v územním plánování a změny v požadavcích na výstavbu. Územněplánovací dokumentace na všech úrovních, tedy územní rozvojový plán pro území celého státu, zásady územního rozvoje kraje, územní plány obcí a regulační plány, budou pořizovány v jednotně upraveném procesu. Zavádí se také lhůty pro její pořízení, byť nezávazné. Podrobněji je upravena možnost pořizování změn územněplánovací dokumentace a regulačních plánů z podnětu oprávněných osob a úřadů. Územněplánovací dokumentace se bude povinně vyhotovovat v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu a jejich vybrané části v takzvaném jednotném standardu, tedy stejným formálním způsobem ve všech případech. Města Praha, Brno a Ostrava budou mít možnost vydat vlastní stavební předpisy, které stanoví podrobné požadavky na výstavbu odchylně od celostátních prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu. Pod zákonem a prováděcími předpisy stanovených požadavků na výstavbu bude také možné se odchýlit v některých chráněných územích u veřejně prospěšných prací a v některých dalších případech, pokud takovéto řešení lépe ochrání veřejný zájem. Zákon obsahuje podrobnou úpravu plánovacích smluv, která poskytuje obcím i investorům větší právní jistotu ohledně toho, co může být obsahem jejich vzájemných závazků v oblasti budoucího využití území, zejména při budování veřejné infrastruktury. Obec může v územním plánu stanovit uzavření takové smlouvy jako podmínku realizace určitého stavebního záměru. Ve smlouvě uzavřené na základě dobrovolné dohody stran se obec může zavázat mimo jiné i poskytnout kroky ke změně územního plánu, nebo jej naopak po určitou dobu neměnit. Tento závazek působí jen vůči straně či stranám smlouvy. Není právní překážkou pro výkon pravomocí orgánů obce. Závazky investorů se mohou týkat například účasti na výstavbě veřejné infrastruktury nebo jiných staveb vyvolaných jejich záměrem, případně převzetí nákladů na tuto výstavbu nebo poskytnutí peněžního nebo věcného plnění za zhodnocení pozemku vydáním územněplánovací dokumentace. Poslední standard, poslední tato výhoda, kterou bych chtěl zmínit, je přísnější odstraňování a dodatečné povolování staveb.

Takovou stavbu bude možné kromě splnění všech dalších zákonných podmínek dodatečně povolit jen za podmínky, že stavebník jednal v dobré víře, tedy že zákon neporušil vědomě. Zákon také výslovně stanoví, že pokud nebude žádost o dodatečné povolení stavby vydána ve stanovené lhůtě, nelze stavbu dodatečně povolit. Mírnější podmínky budou platit v případě, když stavba byla podle zákona pravomocně povolena, ale povolení bylo následně zrušeno.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, snad všechny české politické strany ve svých programech deklarují potřebu změnit současný stav veřejného stavebního práva a zjednodušit a zrychlit povolovací procesy.

Zároveň uvádí, že se pokusí změnit stavební zákon tak, aby byly stavební úřady zachovány na místní úrovni.